Náležitosti platebního příkazu a povinnost banky uchovávat tříletou historii plateb. Povinné subjekty nebudou hlásit účty Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, ale pouze ho zveřejní na internetu, aniž je stanoveno, že to musí být internetové stránky povinné osoby řeší případ, pokud by povinná osoba neměla internetové stránky, takže se může dohodnout s bankou, která jí vede účet. Publikování peněžních příjmů na internetu je dostačující pro účely veřejné kontroly a není nutné zavádět povinnost předávat informace orgánu státní správy. Povinnost se zavádí pro právní formy organizací, jimiž jsou obecně prospěšné společnosti a spolky. Některé obecně prospěšné společnosti a spolky mají obraty opravdu v milionech, možná v desítkách milionů eur a je potřeba , odkud tyto peníze získávají, v čí prospěch tady pracují.

Nicméně obecně prospěšné společnosti stále existují a řídí se novým občanským zákoníkem, když mohou i nadále fungovat podle citovaného zrušeného zákona, a proto se navrhuje, aby se na ně povinnost transparentních účtů také vztahovala. Vzhledem ke skutečnosti, že obecně prospěšné společnosti nemají v novém občanském zákoníku zvláštní úpravu s výjimkou přechodných ustanovení, byla zvolena legislativní úprava, že nové znění se vkládá do obecných ustanovení upravujících spolky. Zákon nestanoví povinnost zřídit si účet pro další typy neziskových organizací, například pro církevní a školské právnické osoby, nadace či nadační fondy, přičemž není vyloučeno, aby si daný účet dobrovolně otevřely. Nová povinnost zveřejňovat přijaté platby se nevztahuje na členské příspěvky a obdobné pravidelné platby, které hradí zahraniční členové za účast ve spolku. Úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru nejpočetnější, například myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další, z nichž některé mohou mít také zahraniční členy. Na tyto spolky neziskovky se samozřejmě tento návrh zákona nevztahuje. Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani následné dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.

Navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na státní či veřejné rozpočty, rovněž nebude mít dopad na podnikatelské prostředí. Transparentní účty jsou již v nabídce tuzemských bank.

Prostě nebude mít dopad vůbec na nikoho, kromě těch neziskových organizací, u kterých proběhne veřejná kontrola. Právní úprava eliminuje dopad na ochranu osobních údajů, neboť na transparentním účtu nebudou evidovány příspěvky tuzemských členů spolku, aby nebyly identifikovány osoby, které jsou jeho členy, čímž by mohlo dojít k porušení zákona o ochraně osobních údajů stejně jako povinnosti spolku nezveřejňovat seznam svých členů. Při platbě na transparentní účet by měl být plátce vždy předem informován o tom, že platbu činí na transparentní účet a že jeho osobní údaje budou zveřejněny, přičemž s ohledem na obecnou znalost institutu transparentního účtu postačí, pokud k číslu účtu bude vždy doplněna informace o tom, že se jedná o transparentní účet.

Jejich zavedením bude posílena kontrola zahraničního zdroje, odkud byly peněžní prostředky připsány na účet povinného subjektu. Navrhuje se zavedení transparentních účtů pro neziskové organizace, které nejsou primárně založeny na zájmovém členském principu, aby veřejnost mohla kontrolovat původ peněžních prostředků, které jsou zasílány na jejich činnost ze zahraničí. Veškeré příjmy ze zahraničí mohou organizace přijímat pouze bezhotovostním převodem.

Pak je tady samozřejmě nějaká účinnost.

Navrhujete tedy, jestli jsem správně pochopila, projednávání dvou návrhů zákona.

Ano, děkuji. A tím, že jsem skončil tyto dva zákony, blíží se půlnoc, tak já bych vás požádal o procedurální hlasování, že bychom odložili projednávání... Prosím, abyste nechala hlasovat bezprostředně. Ano, děkuji za návrh, pane předsedo.

Krásný podvečer, milé kolegyně, milí kolegové.

Přesto jsem přesvědčen, a hovořím zde za poslanecké kluby všech pěti stran vládní koalice, že ten jeden bod, který jsme navrhli na jednání této schůze, tedy novelu pandemického zákona, který byl schválen již předchozí vládou, když tady vidím paní předsedkyni Schillerovou, tak že si zaslouží naši pozornost.

Všechny vás odhlásím, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. Až se ustálí počet přihlášených, tak budeme hlasovat. Nicméně ještě předtím přečtu omluvy.

Přečetla jsem omluvy a nyní můžeme zahájit hlasování.